Takže pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal tento tisk na dvou jednáních, následně k němu včera přijal usnesení, které v tuto chvíli již bylo načteno do systému, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k návrhu zákona změny a doplňky dle načteného pozměňovacího návrhu schváleného ústavněprávním výborem k tisku číslo 47. Děkuji za vaše vystoupení a nyní tedy přistoupíme do obecné rozpravy, ve které pokračujeme, je to přerušená obecná rozprava, takže mám tady pana poslance... Mám tady faktickou poznámku, žádost, nejprve paní poslankyně Langšádlová. Takže prosím, paní poslankyně, máte slovo a potom další faktickou pan poslanec... Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. A musím říct, že to nesouvisí jenom s touto vládou. My jsme opět svědky, a omlouvám se, nebudu se vyjadřovat k tomu obsahu a souhlasím s tím, co tady říkal předseda našeho klubu, ale my jsme opakovaně svědky toho, že je nám sem předkládán materiál, který je nazván Implementace evropské směrnice, a když se do toho podíváme, dovnitř, tak je naprosto zřejmé, že část toho materiálu je implementací a část je tam navíc. A to se děje v českém legislativním procesu velmi často. Opakovaně, dokonce pravidelně.

Mám takovou velikou prosbu a byla bych ráda, kdybychom došli k nějaké širší dohodě, protože si myslím, že to není otázka toho, jestli někdo je v koalici nebo v opozici, jestli by bylo možné, aby při předkládání zákona bylo alespoň vyznačeno, která část návrhu je opravdu transpozicí evropského práva a která část návrhu je tím navíc, což může být. Chápu, že nebudete dvakrát za sebou otevírat tentýž zákon. A moc prosím, umožněte nám, poslancům, abychom alespoň věděli, která část toho návrhu je transpozicí a která část je tím návrhem jednotlivého ministerstva navíc. Velice bych ocenila, kdybychom tyto informace měli. Děkuji.

Děkuji za slovo. Tak vidíme obvyklý pokus českých úředníků, ministerských nebo ministrů, k transpozici přidat něco svého.

Myslím, že bez toho vůbec nemáme přemýšlet o tom, že jim dáme nějaké nové. A tady Finanční správa naprosto selhává. Ale to je ta jednoduchá činnost.

Ale to je ten menší problém. Zajišťovací příkazy. Já myslím, že ano, to byla řečnická otázka.

My jenom občas něco prohrajeme. Není to pravda. Počet prohraných sporů zajišťovacích příkazů roste.

Samé výmluvy. Všechno bylo dobře, jenom ty pitomé soudy blbě rozhodují, abych parafrázoval postoj šéfa Finanční správy. Neustále drží tento neudržitelný postup.

Neudržitelná argumentace.

Stejná otázka, paní ministryně. Kdo za to může? Kdo pochybil? Kdo o tom rozhodl? O tomto nezákonném postupu Finanční správy? Jaká budou opatření personální, metodická, případně změna legislativy? To, že po rozsudku, že stát postupoval nezákonným způsobem, ministryně financí řekne: No, s tím rozsudkem se ztotožňují, to je správný názor. To mi přijde hrozně málo. Ne že by to nebylo cenné, je to cenné. To jsem skutečně ocenil a oceňuji ale nic se neděje.